Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi predsedavajući, poštovani predsedniče i članovi Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, uvažene kolege, danas imamo izveštaj institucije koja gotovo pet godina radi u svom punom kapacitetu i moram da kažem da sam kao prethodni predsednik Odbora za privredu imala prilike da vidim kako je ta institucija radila do izbora ovog Saveta do 2014. godine, a kako radi danas i koji su rezultati, u stvari rada ovakve Komisije kada ona ne radi i kad ona radi. Imali smo do 2012. godine situaciju da je ova institucija radila po ovlašćenju predsednice koja je na bolovanju bila više od godinu i po dana. To ovlašćenje je davala različitim članovima Saveta, koji su donosili odluke od strateškog interesa za Republiku Srbiju. Kad kažem od strateškog interesa, onda govorim o tome da je pitanje povrede konkurencije, žalbe određenih subjekata na tržištu koji su se borili za određenu tržišnu svoju nišu na kojoj bi funkcionisali, izgledalo ovako. Ukoliko su „Imlek“ i ne znam, Subotička mlekara, uspostavile svoj interes da na tržištu funkcionišu i premašuju određene procente u funkcionisanju, odnosno zauzimaju više od 50 procenata i 60 procenata tržišta sa svojom robom, bilo koja mala ili velika kompanija koja se žalila na njihov rad, jednostavno je gubila je taj proces. Zašto? Zato što je i Komisija koja je donosila takva rešenja, koja bi bila u korist, recimo, bilo kog malog proizvođača ili velikog, ali domaćeg, došla u situaciju da Komisija koja treba da štiti interese, upravo svih proizvođača na tržištu, da imaju jednaki pristup, jednako tržište, kada bi se žalila, znači sudu, ili kada bi sud jednostavno donosio svoje odluke, sva rešenja Komisije bi poništavao, a to znači da i one odluke za koje je Komisija donosila da bi trebale da plate štetu na kontu određenih finansijskih sredstava zašto su ugrozili konkurenciju, zamislite sud je donosio odluku da se pare vrate tim privatnim kompanijama, kao što su „Imlek“, kao što je tadašnja Subotička mlekara, koja je bila u okviru konzorcijuma koje je vodio ili Mišković ili određena američka kompanija. Šta hoću da kažem? Znači, do 2012. godine, vi ste od 16 sudskih postupaka imali 12 koje je jednostavno sud osporio, rešenja, Komisije za zaštitu konkurencije. Vi ste imali jednostavno monopol određenih političkih centara u kojima je i sama Komisija radila u funkciji pojedinih centara moći. Kad govorim o centrima moći, to su centri finansijske i političke moći do 2012. godine. Do 2014. godine mi nismo uspeli da izvršimo određenu promenu ovog saziva zato što, pre svega, imali smo velike probleme kada su u pitanju procedura, donošenje, znači odluka koje bi sprovele taj konkurs, pa smo morali da idemo na izmene i dopune zakona, pa tek kada smo izvršili izmene i dopune zakona, onda smo praktično, kao određena skupštinska većina tek 2014. godine raspisali javni konkurs, imali javni razgovor, znači u okviru Odbora sa svim kandidatima, dali predloge članova Saveta i tek onda ovde u plenumu raspravljali i glasali o tome. Sada njihov rad se pokazao da su to ljudi koji su zaista od struke i koji su se vodili time da rade određene sektorske analize tržišta i kad je u pitanju trgovina, znači analiza tržišne maloprodaje i kada je u pitanju analiza određenih sektora energetike, pa čak i kad je u pitanju biosektor mleka i mlečnih proizvoda. Upravo zbog toga što smo imali loše iskustvo kao država po tom pitanju. Tako da pare građana Srbije koje su trebale da budu u budžetu definisane, sudskim odlukama su bile vraćene u privatne džepove do 2012. godine. Zato što sada, kada pogledate finansije, kad pogledate koliko je novca, u stvari, na kontu onih koji su oštetili konkurenciju, koji su hteli da imaju monopole, a na osnovu rada ove komisije, preko milijardu dinara je do sada budžet Republike Srbije imao prihod na osnovu rešenja koje je Komisija za zaštitu konkurencije, koja je počela da radi svoj posao od 2014. godine do danas, u stvari država Srbija prihodovala. To je konkretan prihod i konkretni efekti, a kada govorimo o onim indirektnim efektima, treba reći da su oni mnogo značajniji nego sam novac. Zašto? Zato što onoga trenutka kada uspostavite tržište da funkcioniše i konkurenciju, da se nadmeću kompanije na samom tržištu, borba, ta tržišna utakmica, pokazuje da onda vi smanjujete praktično cene na tržištu mnogih proizvoda, ali otvarate mogućnost i postajete prihvatljivi kao društvo za priliv stranih direktnih investicija. Ono što je država Srbija prošla kroz svoje ekonomske reforme, kroz fiskalnu konsolidaciju, to je jedna velika muka i golgota koja se, naravno, kroz leđa svih građana Srbije ogledala u tome da mnogo moramo toga da promenimo, ali ono što je najviše promenjeno je upravo svest i kod onih koji investiraju, a i kod onih koji žele da učestvuju na tržištu kapitala kada je u pitanju Srbija i maloprodaje i drugih, bankarskog sektora i sektora energetike i svih roba i usluga. Pokazalo je da mi moramo da se nosimo sa standardima koji važe za sva tržišta, pa i EU, pa i Ruske Federacije, ali i Boga mi za tržišta koja su nama ovde u komšiluku. To je deo koji se odnosi na zapadni Balkan, a koji nisu članovi EU. Zašto ovo govorim? Zato što bih volela da znam, s obzirom da je 17. aprila pokrenuta jedna inicijativa od predsednika, gospodina Vučića, za osnivanje foruma tela za zaštitu konkurencije zemalja zapadnog Balkana i na inicijativu Svetske banke za obnovu i razvoj. Dokle se stiglo sa tim, s obzirom da je to naš predlog, znači predlog Srbije? Dokle se stiglo sa tim, jer očito je i ova komisija za svoj rad se pokazala kao jedna od institucija koja je dobro shvatila svoj posao, uzela profesiju u svoje ruke, bila podržana i od strane Vlade Republike Srbije, predsednika države, ali i skupštinske većine kroz odbore, nadležne odbore za svoj rad i pokazala da može da radi onako kako priliči institucijama i da za svoj rad odgovara onome kome je nadležna, a to je Skupština Srbije i narodni poslanici. Znači, rast broja prijavljenih koncentracija u stvari pokazuje kako smo mi napredovali kao država, jer ako kažemo da je u prošloj godini koncentracije koje su odobrene u skraćenom postupku iznosi broj od 158, pokazuje da je to mnogo puta više nego ono što je bilo do 2012. godine. Kada pokažete, kada vidite na osnovu kojih sve poglavlja učestvuje u radu sa Evropskom komisijom kroz radne grupe, Komisija za zaštitu konkurencije, onda vidite u stvari da je to Poglavlje 8, a to je zaštita potrošača, nama u stvari najvažnija, pa bi voleli da znamo i dokle smo stigli u tom delu kada su u pitanju pregovori što se tiče tog poglavlja, zato što je to nama od velikog interesa, da znamo koliko smo kao potrošači zaštićeni. Ne samo što smo uspeli da donesemo taj zakon da svaki potrošač ima pravo na određene reklamacije u roku od šest meseci na bilo koju robu i da sada jednostavno proizvođači i trgovci ne mogu da se ponašaju bahato u odnosu na sve nas potrošače, jer mi smo u svakom delu potrošači. Interesuje me, znači, kako je Komisija i dokle je stigla što se tiče tih inicijativa za izmenom različitog dela zakonskih rešenja? Onaj deo koji je jako interesantan, to je Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja gde vi kao institucija takođe dajete jedan vid svog mišljenja i predloga, pogotovo na onaj deo koji se odnosi na inicijative Ustavnog suda. To su neka tri pitanja za koja smatram da treba građani Srbije ovde da čuju, jer ako je Evropska komisija dobro ocenila vaš rad, onda i građani Srbije treba da vide koji su to konkretni benefiti za taj dobar rad kao institucije. U svakom slučaju, u danu za glasanje i kao poslanik SNS i kao deo vladajuće koalicije, mislim da ćemo svi jednoglasno podržati vaš izveštaj. Mislim da je dobro i da imamo kolege poslanike iz drugih poslaničkih grupa koji možda i nisu mislili da je institucija ta koja je zaista pokazala svoj iskorak u svom dobrom radu, pa će možda na kraju i ovih debata promeniti svoje mišljenje i, takođe, u danu za glasanje podržati vaš izveštaj. Zahvaljujem, koleginice Tomić. Reč ima predstavnik predlagača dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije. Izvolite. Zahvaljujem se. Što se tiče foruma, da kažem, u kome bi srpska komisija bila centar dešavanja zapadnog Balkana, to je dobra stvar. Da budem iskren, bolje mi nego neko drugi, a dobro je što smo to dobili, dobro je što je Evropska komisija rekla i dobro je čak što su pisanim putem potvrdili i na sastancima potvrdili i Hrvatska i Slovenija. To nije baš lako. Nije sa njihove strane bilo baš lako. Tako da, dobro je. Ja sam obavestio i Predsedništvo i vas u Skupštini, resorni Odbor u to vreme kada smo krenuli da radimo na tom projektu i obavestio sam Vladu Republike Srbije. Kao što za druge stvari koje imaju, hajde da kažem, širi koncept od onoga što je naša nadležnost kao Komisije, mi se moramo konsultovati kada je u pitanju državna politika Republike Srbije, kao što smo sada dobili od Federalne Ruske antimonopolske službe zahtev da ih podržimo u „Unhtedu“, mi smo se obratili Ministarstvu spoljnih poslova za instrukcije, jer čini mi se da takve stvari prevazilaze ono što je naša nadležnost i da moramo se konsultovati sa nadležnim državnim organima. Naprotiv, mi tako i gledamo na nezavisnost, da se moramo uskladiti sa državnom politikom, jer to je naš posao, jer smo državna institucija. Očekujemo brzo da se to formira. Radi se na tome, pravi se koncept toga, kako će to izgledati. U Beogradu će biti centar. Oni će biti na nivou predsednika iz regiona i po meni to ide dobrim putem. I, ponovo kažem, dobro je što smo mi iz Srbije, što nije centar u Sloveniji. Prvo mi je čast, a drugo, meni je uvek lepša takva informacija. Što se tiče Poglavlja 8, nema šta Komisija za zaštitu konkurencije više tu ni da doda, ni da oduzme, ni da odgovori na bilo kakvo pitanje ili nedoumicu. Ponovo vam kažem, ja nikada ne dozvoljavam, ni kada sam na sastancima u Briselu, ne dozvoljavam da mi nešto ne znamo. Ne. Znači, mi ne učimo, mi se usavršavamo. Znate šta, čini mi se da nekada pomalo uvek smo u podređenom položaju, pa kao učimo i da naučimo i ne znamo. Ne, mi znamo, samo se usavršavamo. To je moj stav i dok sam ja predsednik, tako će biti ove Komisije. Što se tiče trećeg pitanja, da, imamo problem sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U kom smislu imamo problem? Mi imamo po članu 45. zaštitu podataka. Da li su u pitanju podaci, znači, kada je u pitanju inicijativa, pa imamo zaštitu identiteta? Znači, da li je to ličnost, da li je pravno lice, da li je fizičko lice, imamo zaštitu poverljivih podataka. Neko će uputiti inicijativu, želi da se zaštiti, da se ne zna ko je to uradio ili imamo zaštitu podataka poslovnih, što je poslovna tajna određene kompanije. Nema biznisa ako vam je sve otvoreno. Znači, mi štitimo podatke i kompanija koje su kod nas u postupku i imamo taj problem što Zakon o dostupnosti informacijama od javnog značaja ponekad ne razume ovu oblast. Mi ne možemo dostaviti poslovne podatke, ne znam, ko je kupio Železaru ili poslovne podatke, biznis-plan za Železaru, ili, ne znam, za RTB Bor. Mislim da je to naša obaveza, da zaštitimo podatke i ti podaci su zaštićeni, zaštićeni su i sada. Zna se ko ih može videti, zaštite se rešenjem i to je to. Međutim, Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja nije dorečen do kraja. Mi imamo inicijativu od strane određenih subjekata prema Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti našega zakona, odnosno člana 45. Međutim, smatramo da će Ustavni sud raditi svoj posao u skladu sa zakonom.

Dame i gospodo narodni poslanici, evo, sad, još treba vremena da se naviknemo na ove parlamentarne procedure, imajući u vidu novi sistem rada u Narodnoj skupštini, pa i ovo vreme koje sada postoji u ova poslednja tri dana vezano za ova tri izveštaja organa koji su bili u Narodnoj skupštini. Kada pričamo o zaštiti konkurencije, dakle, podrazumeva se da je normalno stanje i zdravo stanje na nekom tržištu kada postoji zdrava konkurencija, bez monopola i bez kartela, a postavlja se pitanje da li je takav slučaj u Srbiji? Pre svega, jedan veoma veliki izvor naših problema, nevezano samo za temu o kojoj danas pričamo, jeste što mi već 19 godina bespogovorno ispunjavamo sve uslove koji dolaze od strane EU, u svim sferama, i u ekonomiji i u pravosuđu i po socijalnim pitanjima, po spoljno-političkim, po svim. I, kakav god da bude predlog ili direktiva, posao ljudi koji su na vlasti, kako u proteklim godinama, tako i danas, jeste da nam objasne svima zašto je to dobro za nas, osim toga, naravno, što dolazi od strane EU. To rade u kontinuitetu već 19 godina.

Prvo, jedna stvar, ono što je trenutno odnos naš kao država Srbija i EU jeste da konkurencija postoji i stanje je kako treba, ukoliko firme, tj. kompanije koje su po volji EU i Brisela dobijaju ovde poslove na tenderima, a kad dobijaju one druge, onda je to problematično. Više puta smo mogli da vidimo i gospođu Mihajlović, koja je kao ministar saobraćaja kritikovala javno firme koje se bave izgradnjom putne infrastrukture a dolaze iz nekih drugih delova sveta, a ne sa zapada, tj. iz EU. Lepo je da mi sad čujemo šta kaže Komisija za zaštitu konkurencije. Postoji ovde neki izveštaj, to je sad temeljno, vidi se da se na tome radilo, to je temeljno napisano, to je u redu da se obrazloži. Ali, mi na ovaj način, kao i tokom jučerašnjeg dana, kao i pre toga, mi samo ispunjavamo formu. Dakle, apsolutno se ništa ne radi da se interveniše da se tzv. nelojalna konkurencija spreči. Imamo bombastične najave o izgradnji novog autoputa Preljina-Pojate, koji neće biti na tenderu, neće biti na javnom konkursu, pa da mi onda odredimo koji će biti uslovi i da izaberemo najpovoljnijeg izvođača za taj projekat, nego će to biti leks specijalisom američkoj firmi "Behtel" Pa, da li je moguće da samo oni znaju da prave puteve? Pa, nije kraj 19. veka, nego je valjda 2019. godina. Danas je činjenica da su najrazvijenije kompanije, čak 430, čini mi se, od najbogatijih 500, po onoj Forbsovoj listi, su registrovane u Šangaju. Jednostavno, danas je takvo činjenično stanje. A, mi i dalje se ponašamo kao da to nešto što dolazi sa strane, tj. s druge strane EU, SAD i uopšte zapada je to samo po sebi manje kvalitetno i zbog toga nam ne odgovara angažovanje takvih firmi. Može sad Komisija za zaštitu konkurencije da napravi temeljne zaključke koji imaju smisla za uopšte funkcionisanje naše privrede, ali šta znači i koja je vrednost toga ukoliko Narodna skupština takav jedan izveštaj usvoji, a zanemarimo konkretne i očigledne probleme koje mi danas imamo.

Došli smo u situaciju da su sprski poljoprivrednici nekonkurentni u odnosu na poljoprivrednike iz izvoza, tj. iz uvoza. Mi ne vidimo u tome problem zato što je to došlo od strane EU, kao da se to nije desilo. Kako mi možemo da pričamo uopšte o konkurenciji u Srbiji, ukoliko se ništa ne radi da se takvo stanje spreči? Ovde u ovom izveštaju podnaslov „vizija“, što je reč koja ne znam šta znači i čemu u ovom izveštaju, šta znači to vizija?

U prvoj tački kaže - bez kompromisna borba protiv kartela, zloupotreba dominantnog položaja i svih drugih oblika povrede konkurencije, i to je uredu, a odmah kontradiktornost u sledećoj tački gde kaže - nastavak rada na ispunjenju obaveza preuzetih iz Sporazuma o stabilizaciji pridruživanju, kroz dalju harmonizaciju sa pravilima i najboljom praksom EU u oblasti zaštite konkurencije. Ove dve stvari su u koliziji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bez kompromisna borba protiv kartela i dominantnog položaja su u koliziji. Može ili jedno ili drugo. Sada se postavlja pitanje – šta je onda zadatak na polju zaštite konkurencije? Da li je beskompromisno ispunjavanje i dovođenje našeg pravnog sistema, tzv. procesom harmonizacije na zahteve EU ili je to zaštita konkurencije u Srbiji? Isto tako postoji jedan veliki problem koji je periodično samo prisutan u javnosti, i to baš u ovom nekom periodu godine, a to je problem malinara i hladnjačara.

Mi se toga setimo samo kada ti ljudi dođu da protestvuju ili kada blokiraju puteve itd, a u tome ne vidimo problem, jer ukoliko bi mi videli taj problem, onda bi se valjda nešto uradilo na rešavanju, čak i pre nego što ta sezona počne. Samo kako nekom padne napamet može da odredi cenu maline. Što se tiče još jednog polja delovanja, gde je izvršna vlast i zakonodavna oduzela deo nadležnosti sudskoj vlasti još 2011. godine, a nova parlamentarna većina iz saziva od 2014. godine je potvrdila te izmene i taj zakon, a to je Zakon o javnim izvršiteljima. Da se odmah razumemo, svako treba da plati ono što je dužan i ukoliko je u docnji treba da neko plati to sa razumnom kamatom. Jedna sasvim nova grana, to ne može da se nazove esnaf ili kasta, to je više izraslo u mafiju, kao što su javni izvršitelji, su u stanju da odrede svima ko je šta, koliko dužan, često i bez obaveštavanja konkretnog dužnika o svojim neispunjenim obavezama, do te mere da po bagatelnim cenama otkupljuju stanove, dakle, nekretnine koje su zaplenjene od lica koja nisu platila svoja dugovanja. Na tim posle licitacijama, kada se te nekretnine prodaju, te nekretnine kupuju lica koja su povezana sa komorom izvršitelja. Kako mi tu ne vidimo problem? Da li je moguće da je to legalizovana pljačka, tj. reketiranje sa sve mrežom kupaca na tim licitacijama koje se organizuju i da mi u tome ne vidimo problem, a imajući u vidu da je to nekad bio državni prihod, dakle, troškovi izvršenja, dok je to radio sudski izvršitelj. To koliko je to bilo efikasno, može se reći da nije, ali je trebala država da radi na efikasnosti toga, a ne da mi mislimo, ako to radi privatnik, da je to samo po sebi bolje, onda imamo situaciju kakvu imamo danas. Borba protiv monopolskog položaja. Što se tiče primera Beograda na vodi, mogu da se složim, kakvo je ono bilo zemljište, uopšte prostor nije ličio ni na šta i potrebu da se tamo nešto uradi, a da li je onda prirodno i da li bi neka država koju konkurencija zanima uradila nešto? Dakle, da se raspiše konkurs, pa da se neko prijavi, možda neko ima bolju ideju nego ovi koji su dobili „Igl hils“, možda neko ima bolje rešenje po projektu itd. Ne, nego se odmah leks specijalisom dodeljuje jednoj firmi jedan projekat, i to je to. U redu, slažem se, ali postoje neke procedure koje treba da se poštuju. Imajući sve to u vidu, kao i za Fiskalni savet, tako i za Komisiju za zaštitu konkurencije, ne vidim zaista svrhu njihovog rada i cilj, ukoliko oni postoje i deluju, a niko se ne obazire ni na njihove izveštaje, ni na pravu situaciju u Srbiji, već se i dalje radi kako se radilo proteklih 19 godina, a to je samo po volji nekoga iz inostranstva, po nekoj direktivi, a shvatanje opšte da je to automatski dobro ako dolazi iz EU, što je naravno pogrešno. Zahvaljujem, gospodine Šešelj. Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pažljivo sam slušao diskusije nekih svojih kolega i mislim da niko ne shvata ozbiljnost rada ovakve jedne Komisije. Ne samo ozbiljnost, nego i važnost, jer uvek ćemo moći da se baziramo na tome da je to u svrhu zaštite potrošača, borba protiv monopola, kartela i da u suštini utiče na životni standard i građana. Sve je to tačno. Neću opšte o tome da polemišem, ali je važnost u tome da utiče na sve privredne tokove u Republici Srbiji, u jednoj državi. Koliko god to nekima izgleda nevažno, ne bitno, ja samo mogu da vas podsetim na loša iskustva iz Republike Srbije kada nismo imali dovoljno dobru zakonsku regulativu i kada je rad ovakvih regulatornih tela bio na početku ili jednostavno zakonska regulativa sa kojom smo raspolagali nije odgovarala trenutnoj ekonomskoj situaciji koja je bila u državi. Po meni, trebalo je pre osnovati ovakvu jednu komisiju, nego započeti postupak privatizacije društvenog sektora. To odmah da raščistimo. Mnogi se zalažu za privatizaciju, nikoga nisam čuo da govori protiv privatizacije. Izbegli bismo mnoge ružne stvari koje su nam se desile, ne samo ružne, nego i jako loše, i ne bismo imali tako ozbiljne posledice, kao što je bila svetska ekonomska kriza od 2008. do 2012, 2013. godine, dokle je bila na vrhuncu, i uopšte ne bismo bili u situaciji da grupa mangupa, iskorišćavajući nedostatak zakonske regulative i koristeći činjenicu da su tada državu vodili neodgovorni, a bogami i korumpirani političari, dođe do enormnog bogatstva i, ne samo upropastila državu, nego svakog građanina pojedinačno, i to na više načina, kroz zatvaranje preduzeća koja su bila predmet privatizacije, kroz preduzeća u restrukturiranju, kroz razna preduzeća koja su se bavila uslugom, kroz cene kapitala u Republici Srbiji i na kraju inflaciju i gubitak vrednosti nacionalne valute. (Milorad Mirčić: Tema.) To da govorimo o temi, biće nekima jasno. Da su znali ranije možda bi drugačije odredile svoje političke diskusije. Još 2005. godine započeta je jedna od kriminalnih aktivnosti u Republici Srbiji. Tada je već počeo da postoji lanac maloprodajni, koji se zvao, čini mi se, „Tempo“ u vlasništvu „Delta kompanije“, odnosno gospodina Miroslava Miškovića. Sada ga zovem gospodinom, kasnije ću da mu dam i pravi nadimak. Počeli su da otvaraju formate velike trgovinske formate, pogotovo u velikim gradovima. Tu su učestvovali sa nekom konkurentskom cenom da bi 2004. godine, odnosno 2005. godine započeli jedan ozbiljan projekat preuzimanja jednog ozbiljnog trgovinskog lanca koji se zvao „Maksi“ Tada, koliko je meni poznato zakon još nije ni stupio u primenu, jer je bio u početku primene, Komisija je možda i bila osnovana ne sećam se ima malo više od desetak godina, skoro 15, je jedino regulatorno telo koje to preuzimanje regulisalo bila je Komisija za hartije od vrednosti i niko više, apsolutno nijedno regulatorno telo. Dešava se razni sumnjivi transakcijama otkupom akcija od malih vlasnika itd, da je u jednom trenutku u jednom procesu, koji je bio po meni nezakonit i koji je dan danas sumnjiv, i o kome tadašnji direktor „C marketa“ Radulović je mogao to da ispriča, ali očigledno je prvo sklonjen u Španiju, a kada je sve bilo kasno, kada je bio ozbiljno bolestan mogao je da se vrati u Srbiju, došlo je do preuzimanja „Maksija“ To već sa lancem maloprodajni koji ima „Tempo“ postaje ozbiljno pokriven od tržište Republike Srbije. I, sada možemo da pričamo o monopolima po pitanju prodaje robe - biće prodavana po ovoj ceni, po onoj ceni itd. Međutim, isto tako važno jeste kako je roba nabavljana, jer kada imate monopol na maloprodaji vi ostvarujete monopol i kod svih dobavljača, bez obzira da li su oni uvoznici, posrednici na domaćem tržištu ili domaći proizvođači. U jednoj takvoj situaciji taj novi lanac koji potpuno kontroliše „Delta“ počinje da usisava kapital čitave privrede Republike Srbije, svakog dobavljača, svakog uvoznika i to tako što iskorišćavajući svoj monopolski položaj na tržištu uslovljava dobavljača cenom, rokovima i drugim naknadama da bi prodavao njegovu robu. To je išlo čak dotle da je uslovljavao dobavljača da posebno zakupi mesto na rafu na kome bi prodavao svoju robu tzv. pozicioniranje robe, a to se zove reket, jer usluga trgovine to ne podrazumeva. Pošto je to jedan fin uspešan biznismen, a po meni najobičniji špekulant i mangup, ne samo da nije poštovao inače već reketaške uslove koje je postavljao svojim dobavljačima, nastavio je da ih ucenjuje i u daljem poslovanju, a to je da iako je dobio ekskluzivne rokove od neplaćanja 90, 120, 180 dana robu nije plaćao. Preko sudova se jako dobro štitio da ne može da bude predmet sudskog izvršenja i u svemu tome isisavao je kapital svih preduzeća, puštao ga u svoj dalji obrt da obogaćuje svoju kompaniju, a dobavljače … (Poslanici SRS dobacuju.) Jel to dobacuju branitelji lika i dela Miroslava Miškovića? Ja mislim da oni dobacuju. Znači, dobavljači su morali gubitke, odnosno sredstva koja su upotrebili za nabavku robe i prodaje te iste robe kompaniji „Delta“ da nadoknađuju kod poslovnih banaka. Treba da govorimo koje su banke bile tada na tržištu? Malo smo se igrali – uzimala davala.

Sada dolazimo do posledica za čitavu državu. Kad tad je morao tu robu i da plati. Sada pazite, kada obeća da plati nekoliko dana pre toga ide profaktura kompanije, ćerke koja se nalazi najčešće u Rumuniji, Bugarskoj, na Sejšelima ili na Kipru, za uvoz roba i usluga. Isporučuje se poslovnim bankama i na osnovu te profakture, pričam o velikim vrednostima, nekoliko desetina miliona evra, dolazi do pada nacionalne valute. Kupuje stranu valutu novcem svojih dobavljača kojima ne plaća više od pola godine. Tada je na udaru svaki građanin Republike Srbije jer kroz gubitak vrednosti nacionalne valute gubi i on deo svog životnog standarda. (Poslanici SRS dobacuju. Izvolite kolega Arsiću. Sve je u redu. Samo malo tiše. Kasnije dobavljači, pošto su se zaduživali u kreditima koji su im bili indeksirani u stranim valutama vraćaju rate kredita koje su bile mnogo skuplje nego pre te operacije koju je pravio Mišković i „Delta kompanija“ Da bi uvećao svoju vrednost, svoje kompanije, odnosno trgovinskog lanca jer je planirao da se toga pre ili kasnije oslobodi, kreće u postupak prodaje kapitala, ali da bi kapital bio što bolje prodat morao je da se izmeni Zakon o trgovini i po tom zakonu morala je da se napravi studija o proceni uticaja na konkurenciju ukoliko su trgovinski formati veći, čini mi se, od 500 kvadrata, ne sećam se, davno je to bilo. Znači, čak i da je neko hteo da konkuriše „Delti“ ili „Maksiju“, kako god, nije bio u mogućnosti jer bi uvek ta studija bila nepovoljna po tog novog investitora. Kada je to prodao „Delezu“, znate šta je bilo sa zakonom? Vraćen je kao da ta obaveza ne postoji. Da bi se zaštitio od nezakonitog iznošenja deviznih sredstava iz države 2010. godine, čini mi se da je to baš ta godina kad je „Maksi“ prodat, menja se Zakon o deviznom poslovanju, po kome vi za plaćeni uvoz robe i usluga nikada ne morate da izvršite ni uvoz robe, ni uvoz usluge, niti da vratite devizna sredstva u državu. Toliko o tome koliko je rad jedne ovakve komisije važan. Ne zbog EU, nego zbog Srbije. Voleo bih da pitam kolege poslanike iz bivšeg režima, sve su oni ovo znali, o svemu ovome ovde je bilo diskutovano, što su glasali za takve zakone? Što su amnestirali Miškovića za kriminal koji je napravio, ne samo prema državi, nego prema svakom građaninu Republike Srbije? Ili su u tome zajedno učestvovali, zajedno sa Tadićem, zajedno sa Đilasom, zajedno sa Bojanom Pajtićem i svim ostalima i nije im bilo uopšte stalo ni do države, ni do građana. Mi ćemo podržati izveštaj o radu Komisije zato što smatramo da Komisija ima rezultate, da treba da postoji, da to nije forma radi EU, nego da bi se regulisalo nešto u Republici Srbiji od čega imaju korist svi osim špekulanata i lopuža kakav je bio Mišković. Kolega Mirčiću, vi želite repliku na izlaganje kolege Arsića? Pomalo mi je čudno, jer ste rekli da ne želite da polemišete sa kolegom Arsićem. Izvolite. Prvo, nije u redu da gospodine Arsiću tako ocenjujete govore i izlaganja svojih kolega poslanika. Da li neko zna, razume ili shvata ovu temu to je stvar procene onoga ko sedi pored malog ekrana i ovde u ovoj Skupštini i lično mišljenje da li je neko u temi ili nije. To prvo nije korektno. Najmanje ste vi pozvani da govorite o tome da li je neko kvalifikovan i da li neko razume ili ne razume. Ništa od vas se ne razlikujem ni ja, da budemo jasni. Ne možemo mi o kolegama tako, možemo u polemikama. Drugo, prosto me iznenadilo, taj otvoreni govor i kritika šta je radio, kako vi kažete, gospodin Mišković. A gde ste bili gospodine Arsiću da opomenete tog, pod znacima navoda, gospodina Miškovića, kako vi to kroz govor naglašavate, kada je Tomislavu Nikoliću davao pare, kada je finansirao Tomislava Nikolića da razbije SRS? Što onda niste rekli - gospodine Miškoviću mi nećemo te pare. Aleksandar Vučić izveštava Vojislava Šešelja u Hagu da je Tomislav Nikolić dobio velike pare od Miškovića i da mu je on lično doneo još milion evra, koje je dao Stanko Subotić Cane, zvani Žabac. To im je predsednik partije sad. Niste nešto bili u početku raspoloženi za njega, međutim i vi menjate mišljenje, što je normalno. Posle Gavrila Principa vi ste najveći princip pošto ste živi. Menjate mišljenje i sada ste veoma bliski Vučiću. Vučić je to odmah rekao, da Mišković finansira Tomislava Nikolića. U trag tog novca nismo mogli nikako da uđemo. Vi znate kakav je Tomislav Nikolić kada je u pitanju novac. Pa vi ste skupljali u solidarni fond koji su poslanici davali za međusobnu pomoć unutar poslaničke grupe, pa ste meni lično govorili kako je Tomislav Nikolić uzimao to vikendom i nikad nije odnosio tamo gde treba. Meni ste lično pričali. Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.

A to, ja postavljam drugo pitanje – jel amnestiralo nešto Miškovića da bude uhapšen i procesuiran? Bogami nije. Bogami nije ga amnestiralo, proveo je koliko, čini mi se pola godine u pritvoru i osuđen je prvostepeno i njegov sin je osuđen za utaju poreza i to na jako ozbiljne kazne, čini mi se da je tu bio i Milo Đurašković. Tako da, ništa mi ne dugujemo Miškoviću da bi ga štitili za onaj kriminal koji je pravio i za ono što može da se dokaže pred sudom i za šta je odgovarao. Ako neko drugi to nije radio, a mogao je, to pitanje postavite njima. Ali, SNS, Aleksandru Vučiću, bivšem predsedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću, to ne možete da amputirate. Nikako. Znači, on je osuđen. Za nas je taj deo priče završen, proglašen je krivim, nije mu pomoglo ništa.

Zahvaljujem kolega Arsiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Prvo mala pomoć, kolegijalna, ne amputiram ja ništa, nisam ja hirurg. Gospodine Arsiću, evo da vam pomognem, kolegijalno, iskreno, od srca. Izašla je knjiga Miroslava Miškovića „Ja tajkun“, to je sad javni dokument. Mogu da vam poklonim to da pročitate, ne zato što je zanimljivo štivo, nego što Miroslav Mišković tvrdi da je obavio razgovor sa predsednikom Tomislavom Nikolićem neposredno pre hapšenja, da ima čvrsto obećanje Tomislava Nikolića da neće biti hapšen. On je dao Tomislavu Nikoliću, ali nije Aleksandru Vučiću. Vučić dolazi na poziciju gde jednostavno želi da Miroslavu Miškoviću se revanšira za sve one dobrotvorne priloge i Vučić je taj koji je krenuo u borbu protiv Miškovića, bar tu budite iskreni, i to znate. Znam ja da je nostalgija kod vas, da je ta iskrena prva ljubav, prevarantska sa Tomislavom Nikolićem, ali Vučić je odlučio da Mišković mora da odgovara za to što je radio, ne Tomislav Nikolić. Ima u knjizi, ponovo vam kažem, pokloniću vam tu knjigu, ne mogu da vam pišem posvetu, a ništa vam i ne znači ta posveta. Kako vreme ide, promene se dešavaju, Srbi ko zna, jednog dana možete biti zajedno sa Miškovićem. Izvolite.

To o čemu je Mišković pisao, da je tako ne bi bio osuđen. Može on da napiše šta god hoće, može da kaže šta god hoće, on je odgovarao u skladu sa zakonom, procesuirali su ga nadležni državni organi, znači tužilaštvo i sud, a zasluga SNS je ta što tražimo od tužilaca i sudija samo da rade svoj posao, ništa više, što nisu smeli dok je bio bivši režim i što su počeli da zovu kad smo došli na vlast, šta da radimo po nekom predmetu, radite po zakonu i završite ga. Da je Mišković bio u pravu i da je to istina, postoji više načina da se krivični postupak zaustavi. Jedan je abolicija, dok traje, drugi je pomilovanje. Tomislav Nikolić ni jedan od ova dva instituta nije upotrebio, tako da je Miškoviću baš nešto mnogo i ne verujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Da pogrešno ne shvatite, ne potenciram ja ovde ulogu niti Aleksandra Vučića niti Tomislava Nikolića, a najmanje me interesuje taj, kako vi kažete, gospodin Mišković, ali sam očekivao iskreno, kolega, da ćete ipak reći bar deo istine. Tomislav Nikolić bi abolirao Miškovića, da je smeo od Aleksandra Vučića, nego je unutar partije oslabio, njegove pozicije su počele da slabe, bio je umešan u kriminal, mito, korupciju, već ste i vi počeli da mu okrećete leđa, vi koji ste bili najodaniji, vi, gospodine Arsiću, koji ste ćutali dok je uzimao pare od svih nas poslanika. Pa ste u jednom trenutku, ja ne znam šta vam je bilo, posle svega ovoga što se izdešavalo, valjda trenutak kajanja ili istine, pa ste to pred, da ne govorim ime ženske osobe koja je bila zajedno sa mnom i sa vama, meni rekli da je on uzimao to vikendom i prisvajao. Znate li kakva je razlika između onoga što je uzimao, što ste vi skupljali i za šta ste bili zaduženi i onoga što je uzimao Mišković, ili što će mu se eventualno ponovo naći pod rukom? Nikakva. Lopov je lopov. Ako vi tvrdite da je Mišković, ništa se ne razlikuje ni ovaj što ga je Mišković finansirao, a ne smeta da idete u detalje, zato što niste zahvalni ktitoru koji vas je finansirao dok ste formirali stranku na bazi kradenih mandata. To je vama opterećenje. S tim što, odmah da vam kažem, ne želim dalje da polemišem, vi imate velik teret zbog toga, znamo mi srpski radikali, ali morate, gospodine Arsiću, vi i Tomislav Nikolić da nosite taj teret. Nemojte se iznenaditi, to je tako u životu, nešto kad vas prati, kad ste podmitljiv, kad ste prevrtljiv, to vas prati čitav život. Ovo je javna sfera života, izloženi ste sudu javnosti. Možete vi sad da pričate šta god hoćete, ali niste imali hrabrosti, ni sad niste imali hrabrosti da kažete pravu istinu, a ja vam govorim ono što je istina, ne optužuje Mišković Aleksandra Vučića, nego optužuje Tomislava Nikolića. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, evo, neću se više javljati na repliku, jer neću više da učestvujem u tome. Nemam ja nikakav teret ni prošlosti, može neko da dobacuje, može da radi šta god hoće, može i da mrzi Tomislava Nikolića zato što je pobedio Borisa Tadića na predsedničkim izborima. E, izgleda mi da je cela ta srdžba to što je DS izgubila vlast pobedom Tomislava Nikolića na predsedničkim izborima. Niko to ne spori da je pobedom Tomislava Nikolića smenjena jedna loša, koruptivna garnitura i lopovska koja je vodila Srbiju do 2012. godine, kao što niko ne može da spori da reforme koje sprovodi Aleksandar Vučić jesu u korist države, jesu u korist građana Republike Srbije. Jeste i to da je trebalo hrabrosti sprovoditi te reforme, a ne samo pričati iz klupe. Jeste bila hrabrost i pustiti tužioce da rade svoj posao i da mangup kakav je bio Mišković odgovara pred sudom. Tu hrabrost neki drugi nisu imali i sad se prave važni da spominju Miškovića, kada su ćutali dok je on bio najmoćniji. Meni to ne mogu da prigovore, jer sam ga napadao i za „Delta elektro“ u Kragujevcu, što su neki tad ćutali i ućutkivali me da o tome ne govorim. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Zahvaljujem. Danas smo slušali dosta izlaganja na temu konkurencije. Od francuskog „lese fera“ pa do globalističko-hegemonističkih SAD sa njihovom liberalizacijom i globalizacijom proizvodnje, to je važilo samo do tada dok Kina nije postala ekonomski jača i počela da primenjuje istu metodologiju. Sada se Amerika zatvara pred konkurencijom od Kine. Takođe, Amerika se zatvara pred konkurencijom od Ruske Federacije u pogledu mogućnosti nabavke jeftinijeg gasa i primenjuje dvostruke standarde. Šta mi možemo da govorimo o konkurenciji, kada ne postoji ni povezanost u reprocelini poljoprivrednih proizvođača, čak ni maline sa kojom bi nacionalno mogli da budemo konkurentni. Prema tome, sve dok proizvođači malina nisu ravnopravni učesnici u fazi prerade, skladištenja i plasmana, dotle oni ne mogu da budu konkurentni. Drugo, na sednicama Odbora za poljoprivredu sam do sada izneo barem 50 predloga, od kojih nijedan nije usvojen. Kako može da bude, recimo, konkurentan naš poljoprivredni proizvođač koji plaća TV pretplatu za brojilo u štali? To nigde u svetu nema. Plaća TV pretplatu za brojilo na banderi ako koristi električnu energiju za navodnjavanje voćnjaka, povrtnjaka, njive itd. Ako ima, recimo, sedam takvih brojila, puta 12 meseci, puta taksa i sve ostalo. Kako može da bude konkurentan građanin u odnosu na partiju, jer kažete da su građani nosioci demokratije? Građanin ne može da učestvuje na izborima, on može samo da bude glasač partiokratskih kadrova koje partiokratske vrhuške nominuju na kandidacionim listama. A birač ne može da bude svojih kandidata.

Ako po svakom narodnom poslaniku mesečno se izdvaja 3.000 evra iz budžeta Republike i pripada partijama na čijim su listama izabrani, hajde da obrnemo situaciju, da narodne kuhinje i bolesnu decu finansiramo iz budžeta, imamo u vidu i ovo što je povećano izdvajanje za finansiranje i lečenje bolesne dece, i to pozdravljam, a da se partije finansiraju SMS porukama. Kako da budemo konkurenti, kada se sada sprema novi zakon kada će sve objekte koje nisu prijavili poljoprivrednici, vlasnici u selima, trebati da plate zbog toga što ih nisu ranije prijavili, štale koje ne koriste itd, 70% procenjene tržišne vrednosti? Kako da budu konkurentni ako izađemo sa predlogom da se preko električnog brojila naplaćuje TV taksa samo godinu dana dok se ne nađe budžetsko rešenje, a onda posle dve godine povećamo tu taksu za 200% i nismo našli budžetsko rešenje? Za koga mi pravimo nacionalni tim za preporod sela? Da li za migrante? Znači, oni kad dođu na red da popunjavaju prazna sela, onda će dobiti beneficije. Dok je živelo naše stanovništvo koje je tražilo ravnopravne uslove, dotle nismo mogli da razmišljamo o konkurentnosti naših poljoprivrednika. Hvala na pažnji. Zahvaljujem, kolega Ševarliću. Kolega, da li želite repliku? Izvolite. Zbog ovih, moram da priznam, vrlo interesantnih napomena na temu partija, građana, učešća na izborima. To je, za one koji možda to nisu tako detaljno pratili, stara i neažurirana verzija političkog programa nečega što se zvalo Dveri, da znate. To je priča koju su oni pričali, dok nisu odlučili da se registruju kao politička stranka i mi smo to čuli mnogo puta. Partije su zlo, ne treba da postoje uopšte. Kako građani mogu da dođu do izražaja pored tih zlih, strašnih partija? Eto, igrom slučaja, te Dveri, Boško Obradović pre svih, a onda i svi ostali sa njim, pa i gospodin Ševarlić, čini mi se, nekako dođoše na te izborne liste o kojima je sad upravo krenuo da govori ono što su Dveri govorile dok nisu postale stranka. Kako ste to uspeli ako je to nemoguće za poštenog građanina. Verujem da sebe smatrate poštenim građaninom jel tako? Taj stari program Dveri, samo da znate, ima svoje duboke korene, ima svoje razloge. Mi smo ovde iznosili citate onoga što je sam Boško Obradović svojevremeno pisao u u Ljotićevskoj „Novoj iskri“ kada je taj tekst iznosio na temu višestranačja, parlamentarizma, višestranačke demokratije ili demokratije na bilo koji način. Tada je govorio da je to, kako beše onaj citat, kontejner svih ljudskih želja, nešto najgore što na svetu postoji. Dakle, on je to nekada pisao tamo u onim novinama gde je hvalio Dimitrija Ljotića, a mislim da razumem zašto ste danas evocirali uspomene na taj period, zato što je danas u novinama „Lemond diplomatik“ ne drugoj i na trećoj strani izašao tekst čoveka koji je sam bio pripadnik Srpskog pokreta Dveri u periodu od 2004. do 2009. godine, tako se potpisao, Vladimir Veljković. On podseća da je Boško Obradović te i takve stavove iznosio ne samo dok je bio mlad Ljotićevac nego i dok je bio jedan od starešina ili čak sam vrhovni starešina Dveri, u knjizi „Srpski zavet“, čini mi se 2007. godine, on je rekao da je parlamentarna demokratija i stranački pluralizam u Srbiji tuđinska društvena organizacija nastala u saglasju sa drugačijim duhovnim suštinama. Dakle, i tada je on bio protiv demokratije, protiv učešća na izborima, protiv stranaka i protiv parlamentarizma. Čemu sve to služi? Pa, bukvalno ničemu. To smo već videli na primeru Boška Obradovića, do momenta kada je u stanju da neke druge misli, stavove, ideje unovči na konkretniji način. Gde je danas Boško Obradović? Pa, na čelu sa onima koji su ovde puna usta imali demokratije uvek ali su pre svega brinuli o svom džepu, mislim tu na Đilasa, bivše žuto preduzeće matično i njegove filijale. Kada sa takvima Boško nađe društvo nema više priče ni o politici ni o partijama, Ljotića zaboravi i odrekne se lako. Dođemo do onoga što te ljude stvarno zanima, pun džep, dobro odelo, dobar automobil, dame i gospodo, i od svega ostane šta? Samo tu i tamo po neka uspomena ili emocija koja dođe sa natpisom koji objavi bivši saborac ili doskorašnji pripadnik poslaničke grupe koji nije abdejtovao softver na vreme. Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić. Govorio sam o partijskim strukturama i ne pravim razliku između onih koje su većinske i one koje su manjinske, odnosno pozicione i opozicione. Princip je isti, finese su možda različite ali meni kao nestranačkom poslaniku koji je ušao kao nestranački poslanik, jedini mogući način da građanin uđe, ne samo u listi Dveri, vi imate, ako se ne varam pet nestranačkih poslanika, a ja sam predlagao da se nestranački poslanici udruže u klub nestranačkih poslanika i da se menjamo svakog meseca po funkciji predsednika tog poslaničkog kluba. Nisam naišao ni na kakav odziv sa druge strane. Ako smo nestranački hajde da budemo nestranački, svako može da zadrži svoj pristup i da se izjašnjava kako god hoće. Nemam ja ni malo respekta ni prema jednoj pozicionoj i opozicionoj stranci. Ja sam i od predsednika poslaničkog kluba u kome sam bio tražio da od 3.000 evra koliko mesečno po osnovu moje poslaničkog mandata dobijaju Dveri da da barem 50% da angažujem dvoje mladih ljudi, ekonomistu i pravnika, da se zaposle i da mi asistiraju i pomažu i da ih obučavam. Nisam naišao na razumevanje, to je za partijsku infrastrukturu. Verovatno je tako i kod vas. Sada lično funkcionišem bez ikakve podrške. Kada odem kod Službe za pripremu sednica kažu mi, mi nismo ovlašćeni da vam pomažemo, samo da odgovaramo na konkretna pitanja i da vas tako usmeravamo. Mislim da u Srbiji nema više od milion članova svih partija i pozicionih i opozicionih, a ima šest miliona i nešto glasača. Pozivam građane da ubuduće ne ubijaju svaki svog subašu nego da izaberu najboljeg svoj predstavnika i da tako napravimo listu jer u protivnom ne bi se desilo da 72 opštine i četiri grada u Srbiji nemaju poslanika upravo zbog ovakvog partiokratiskog sistema. Kome će građani 72 opštine i četiri grada da se obrate za pomoć kada ne znaju ko im je uopšte poslanik. Prema tome, po meni jedina demokratija jeste da građani po izbornim jedinicama biraju i opozivaju sve svoje narodne predstavnike od članova saveta mesne zajednice preko skupština opština gradova do poslanika u pokrajinskoj i republičkoj skupštini. Onda ne bi bilo situacije koja je sada prisutna, da sjaše Kurta a da uzjaše Murta. Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Znači, ako sam dobro shvatio, kada se izlazi na izbore onda je lista stranke u redu, sistem nije sporan, a kada se postane poslanik, a onda ti otkaže šef poslaničke grupe Boško Obradović zahtev da dobiješ finansije, e onda ne valja ni stranka, ni lista, ni parlament itd. Cenim ovo priznanje koje smo upravo dobili da je Boško Obradović rešio da taj novac zadrži za sebe, znali smo mi to, ali hvala što ste to rekli građanima da čuju. To je apsolutno nevažno u celoj priči, a suština je, može da se neko naziva samostalnim, slobodnim, kakvim god hoćete narodnim poslanikom, znate da već imamo i klubove koji se tako zovu, jedni su se nazvali klub samostalnih, drugi je klub slobodnih, treći je, ne znam, klub nesvrstanih, nebitno je. Suština je da tu nema politike koja bi se zastupala pa zato tim ljudima ništa specijalno ne znači, ako hoćemo da budemo iskreni, da li su u stranci, da li su u nekom pokretu, kako im se nešto zove juče, kako danas, kako će sutra. Znate tolike primere, toliko ih se izmenjalo, više ni sami ne znaju u kojoj su poslaničkoj grupi, pa i ta vaša gospodine Ševarliću, Dveri, više ne postoji, a upravo iz tih razloga. Nema tu suštine ispred koje bi se stalo i koja bi se zastupala. Nema politike, a motivacija tu nije politika, upravo smo zajednički došli do zaključka, a to je novac. Novac od samog početka do samog kraja. Šta su rekli oni koji su poslednji izašli iz poslaničke grupe Dveri u kojoj ste vi bili do juče i koja više ne postoji. Boško Obradović i ljudi oko njega uzimali su i taj novac o kome vi sada pričate da nisu hteli da podele sa vama, ali su uzimali i kampanjski novac koji su dobijali u tačno zakonom definisane svrhe i interni novac tog njihovog dojučerašnjeg pokreta, pa onda stranke. Dakle, sve su to oni proneverili jer ih je to zanimalo od samog početka i zato ih danas nema i zbog toga su oni verovatno danas rame uz rame sa žutim tajkunom Đilas Draganom. Šta će da ih privuče više, bolje i značajnije neko ko je, a to čitava javnost u Srbiji zna, uspeo da se obezbedi za dobrih 500 miliona evra. Ima li nečega što ljude koji još jednom, politiku nemaju, a novac mnogo vole može da motiviše bolje i značajnije.

Mislim da ja nikada nisam rekao da sam ja tražio novac za mene. Vrlo jasno sam rekao da sam tražio novac da se angažuje dvoje mladih ljudi koji će da me opslužuju, pomažu i da se obučavaju. Kako mislite da osposobimo kadrove za ovaj život ovde? Mislim da bi doktoranti i magistranti sa pravnog i ekonomskog fakulteta bili prezadovoljni da imaju mogućnosti da učestvuju u pripremi diskusija i materijala sa sednice u Narodnoj skupštini. To je prvo. Drugo, nikada od Dveri jednog dinara nisam uzeo ni u predizbornoj kampanji ni posle toga kao poslanik. Nemojte molim vas da zloupotrebljavate, ja sam ušao na listu kao nestranački kandidat i ostao sam nestranački kandidat. To sam pokazao iks puta do sada, to sam pokazao i za ovu sednicu kada sam i kao opozicioni poslanik spustio karticu posle 40 minuta čekanja jer niste mogli da obezbedite kvorum za početak sednice jer sam smatrao da je iluzorno da ovoliki broj nas uzalud sedi 40 minuta.

Izvolite. Samo iz razloga što ne želim da gospodin Ševarlić sa ove sednice ode ljut zbog toga što se nismo razumeli, ja nisam rekao da je on dobio novac, naprotiv, ja sam se složio da ja njemu zaista verujem kad kaže da je tražio novac od Boška Obradovića i da mu ga ovaj nije dao. Meni to apsolutno ide uz moju predstavu o karakteru Boška Obradovića, uostalom, uz sve ono što mi znamo o tom čoveku. Ono gde postoje jasna svedočanstva da je novac proneveren, nije bilo upućeno na vaše ime i prezime, gospodine Ševarliću, od strane vaših dojučerašnjih kolega iz Dveri, nego na račun Boška Obradovića, Jugoslava Kiprijanovića i možda vi možete da se setite, ja sad ne mogu, kako se zove onaj predsednik Izvršnog odbora Dveri. Dakle, njih, zajedno sa još nekima, a tamo ovi koji su bili u Dverima do juče, Radojčić i Nogo, čini mi se, optužuju da su proneverili sav taj silni novac, da su ga sami zloupotrebljavali. Imenom i prezimenom te ljude navode. A ovaj predsednik Izvršnog odbora, možda se setite vi, ja sad ne mogu da se setim imena, on se beše zalagao za to da se prizna nezavisno Kosovo, jel tako? To su ovi Radojčić i Nogo takođe tvrdili, kad su obelodanili celu priču. Ja o tome govorim. Čuli smo i od Boška Obradovića - stranke ne valjaju, one su, kako je rekao, kuga našeg društva i našeg sistema, one su kancer na biću našeg naroda. On je to pričao zato što se obrazovao kao mlad Ljotićevac na tim idejama i tim stavovima. I kao što danas vidimo, to piše u ovom "Le mondu", on je ton tako govorio i saopštavao i u Dverima. Međutim, onda je rešio da je ipak novac važniji od tih nekih stvari koje je smatrao nekim svojim ličnim stavovima u mladalačko doba. Pošto je novac važniji, preko svega je prešao, postao je političar, stranački lider, učestvovao je na izborima, a sve mu je to bilo najgore moguće na svetu. Napravio je listu na kojoj ste, činjenično stanje, vi učestvovali, na tim izborima, sa strankom, ni sa kim drugim. I samo sam to govorio, ništa više. I zaključio da je suština novac, od samog početka do samog kraja, kod Boška Obradovića ti koji su ga pratili i ovi što bi priznavali Kosovo, kako samo priznaju. Dokaz je činjenica da su danas rame uz rame sa jednim Đilasom, sa jednim Jeremićem i sa Borisom Tadićem i sa Borkom Stefanovićem. Znate li jednu jedinu dobru stvar da se tiče moralnih kvaliteta tih ljudi? Znam samo one koje se tiču koristi za njihov džep. Kad sa takvima završite, vi ste pokazali, baš kao što je pokazao Boško Obradović, da vas zanima samo novac, isključivo novac i ništa sem novca. Politika, parlamentarni sistem ili demokratija, to su samo reči koje možda zvuče interesantno u nekom trenutku. Bitno je šta? Zvuk onoga kako zvecka u džepu. Gospodine Ševarliću, mislim da smo oko novca razjasnili sve. Jedino ako vi imate nešto dodatno, što bi bilo interesantno, a vezano je za izborni sistem? Izvolite, gospodine Ševarliću. Dakle, ponovo potenciram - ja nikada nisam tražio novac za sebe, što vi ne prihvatate. Drugo, mislim da nije korektno da se preko mene obračunavate sa Boškom Obradovićem, koji ovde nije prisutan. Iskoristite to u televizijskoj emisiji ili ga pozovite kada dođe u Skupštinu, pa onda vas dvojica sučelite stavove. Nemojte preko mene to da radite. Ja se nikada nisam nikome suprotstavljao posredstvom Boška, niti bilo koga. I vodite računa kako se ponašate. Što se tiče nezavisnosti Kosova, videli smo na sednici kad smo raspravljali o tome, kakav frenetičan aplauz je dobijen za ideju za razgraničenje. Jel to nepriznavanje nezavisnosti Kosova? Drugo, kakve smo mi zakletve položili? Jesmo li položili zakletve sa preambulom o Kosovu na Ustavu? Šta onda možemo da govorimo o Briselskom sporazumu čiji je akronim - uzeli Srbima srpsko. To je aforističar iz Pančeva 2014. godine objavio. Šta možemo da govorimo o tome kad su raspuštene skupštine opština, srpske, na teritoriji AP Kosova i Metohije i nisu u zakonom propisanom roku raspisani izbori od strane nadležnog organa ove države, nego su predati u naručje separatističkoj vlasti na Ako hoćete da otvorimo tu temu, spreman sam do večeras da ostanem. Hvala. Kolega Ševarliću, tu temu smo otvarali prilikom podnošenja Izveštaja o pitanju Kosova i Metohije.

Nisam shvatio u njegovom izlaganju da je direktno ono što je govorio usmereno ka vama. (Miladin Ševarlić: Pročitaću stenogram.) Uvek, kolega, ali nemam vremena da čitam stenogram. Izvolite, kolega Orliću. Pošto vidim da je i dalje rešio da bude ljut gospodin Ševarlić, očigledno ne razume zašto. Gospodine Ševarliću, onaj ko se zalagao za priznavanje nezavisnog Kosova u tim granicama u kojima ga vide Tači, Haradinaj i ostali, je predsednik Izvršnog odbora Dveri, dakle, te organizacije kojoj vi, kako kažete, ne pripadate. Evo, ja vam verujem, nemojte da mislite da vam ne verujem. Ali, jeste bili narodni poslanik njihove poslaničke grupe. Dakle, njihov predsednik Izvršnog odbora, po rečima dojučerašnjih članova predsedništva, to sam rekao. Jel to činjenično stanje? Jeste. Piše. Pitajte te ljude šta im nije jasno. Šta je dobilo u ovoj Narodnoj skupštini frenetičan aplauz kad smo mi raspravljali o Kosovu i Metohiji? Pa, naravno, vanljudska borba i rezultati koje pravi Aleksandar Vučić, sa ciljem da pomogne našem narodu na KiM; sve ono što je uspeo da im obezbedi, a što su prokockali ti sa kojima danas rame uz rame stoje vaši dojučerašnji saborci iz poslaničke grupe Dveri i sve ono što čini da se izbori, kako je ovde rekao, da dobije i srpski narod na KiM, ali da dobije i država Srbija. I za srpski narod i za državu Srbiju uvek je bilo baš briga i tog Đilasa i tog Jeremića i tog Tadića i tog Stefanovića i sve su to delima pokazali, sa kojima su vaši dojučerašnji saborci iz Dveri. Dakle, to smo mi podržali ovde. Ako hoćete da pričate o tome sa njima, eto, kažite im samo da skupe dovoljno hrabrosti, što bi rekli ljudi, petlju da skupe, da dođu lepo ovde, da sednu tu pored vas i da nam kažu šta imaju. Ali neće i vi znate da neće i znate zašto neće. Zato što su oni danas, taman kao i vi, ili slobodni ili samostalni ili nesvrstani poslanici, ne znam kako se naziva. Danas bi Boško Obradović, pošto više nema poslaničku grupu, morao lepo da stane u red sa tih 20 i nešto narodnih poslanika, koji nisu više članovi ni jedne poslaničke grupe, da dođe na vreme, da se prijavi preko pisarnice za reč, pa da govori, a to je za njega samo umišljenog lidera, dela srpske opozicije, apsolutno neprihvatljivo, to je njemu ispod svakog nivoa. To je pravo i realno merilo stvari koliko on podrške ima i kolika je njegova politička relevantnost u ovom trenutku. Dakle, od te istine Boško Obradović beži, ne ja. Ja sam ovde, znate to jako dobro, svaki dan od ujutru do uveče, pa kad god, eventualno, skupi hrabrost da u ovu salu uđe, zateći će me sigurno i popričaćemo o svemu, vrlo lepo i otvoreno, baš kao sad sa vama. Između ostalog, pitaćemo ga i za tih Đilasovih 500 miliona, koji izgleda sjaje zlatnim sjajem i čija je magijska privlačnost mnogo veća i značajnija i od važnosti Kosova i Metohije i od važnosti parlamentarizma, demokratije, ma bilo čega vezanog za srpski narod i državu Srbiju. Ako smo se sad razumeli, ja verujem da ćete se složiti bukvalno sa svim što sam rekao, ako nismo, nije nikakav problem, rekao sam vam i danas i bilo koji drugi dan, od ujutru do uveče da se mi ovde objašnjavamo, meni da znate baš odgovara da narod Srbije dobro vidi, da dobro čuje, da dobro razume sve ove reči koje mi razmenjujemo ovde, to je, pre svega, za naš narod dobro i korisno. Politika koju zastupa Aleksandar Vučić, koji se po rečima Patrijarha srpskog lavovski bori za srpski narod na Kosovu i Metohiji, dobila je 90 i nešto posto glasova Srba sa Kosova i Metohije.

Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Uvaženi predsedavajući, gospodine predsedniče Komisije za zaštitu konkurencije, ostali članovi Komisije za zaštitu konkurencije, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, SNS svakako u celosti prihvata izveštaj koji je vaša Komisija podnela, jer je on zbilja izgrađen u skladu sa stručnom metodologijom, po svim onim segmentima i parametrima koje upravo jedan kvalitetan izveštaj treba da sadrži. Pre nego što pređem na vaš izveštaj, moram da kažem, pre svega, da je notorna laž da se narodne kuhinje u Republici Srbiji finansiraju sms porukama. Naime, istina je da u budžetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja postoji aproprijacija koja je namenjena za rad narodnih kuhinja. Takođe, kao neko ko je tokom svog obrazovanja imao i političku ekonomiju, još studenti na prvoj godini fakulteta kada uče političku ekonomiju znaju da je konkurencija konkurencija. Ona ne može biti ni slobodna, ni neslobodna. Tržište može biti slobodno i SNS se zalaže da tržište bude slobodno, na čemu istrajavamo i što je, na kraju krajeva, naš krajnji cilj. Sada ću se vratiti na vaš izveštaj. Jako mi je drago što ste u vašem uvodnom zalaganju i u uvodnom prezentovanju vašeg izveštaja, mada tu u izveštaju, čitajući vaš izveštaj nisam videla, ali vam se zahvaljujem što ste na tome potencirali i rekli da je Komisija formirana 2005. godine, da je ona otpočela sa radom 2006. godine, ali da je u stvari ona tek 2014. godine dobila puni mandat da promeni nešto na bolje u ovoj zemlji. Godine 2014. na mestu predsednika Vlade bio je Aleksandar Vučić, današnji predsednik Republike Srbije. Naravno, nešto što sam zapazila u vašem uvodnom izlaganju, to je da ste vi do 2014. godine, odnosno do 2012. godine imali neku opremu koja verovatno nije bila ni raspakovana, a nije bila ni stavljena u funkciju. Naravno da za tim građani Srbije treba da žale, ali šta da vam kažem. To se dešavalo i u mnogim drugim oblastima. To se dešavalo čak i u najosetljivijoj oblasti u našem društvu, a to je zdravstvo, kada su nabavljeni novi aparati stavljeni negde po ćoškovima i tek dolaskom SNS na vlast ti aparati stavljeni su u funkciju. Drago mi je što ste ojačali vaše kadrovske kapacitete, što imate poslovni prostor, što imate 53 zaposlena radnika, mada, koliko sam videla, sistematizacijom je taj broj predviđen nešto veći. Drago mi je da sa tim brojem radnika postižete fantastične rezultate i da ste od strane Međunarodne komisije EU proglašeni za najbolju Komisiju u Evropi. To je svakako delegiralo i nas kao zemlju da budemo centar za rad ovih i ovakvih komisija u ovom delu Evrope. Takođe, smatram vrlo važnim što sarađujete sa međunarodnim organizacija. Takođe, smatram vrlo važnim što ostvarujete bilateralnu saradnju sa mnogim zemljama, pre svega iz okruženja, sa onim bivšim članicama SFRJ, ali i sa mnogim drugim zemljama, kao što je Savezna Republika Nemačka, kao što je Ruska Federacija, kao što je Japan, itd. Ali, ono što ja želim posebno da pohvalim u toj vašoj saradnji i što negde prepoznajem kao vrlo značajno sa aspekta sticanja novih znanja, novih veština, to je vaš memorandum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu, sa Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu, sa Ekonomskim fakultetom u Nišu i sa Pravnim fakultetom u Beogradu. Uvođenje studenata kroz vaše seminare, kroz vaše edukativne radionice, ali i omogućavanje da oni svoju stručnu praksu provedu i obave upravo u vašoj komisiji, itekako će pružiti mogućnost mladim ljudima da se upoznaju sa radom, sa metodologijom, sa prepoznavanjem zaštite od korupcije, itd. i to bih negde navela kao najznačajniji taj vid saradnje. To sam negde prepoznala kao najznačajniji vid saradnje, jer znanje naših mladih ljudi je nešto što je Srbiji neophodno, nešto za šta se SNS stalno zalaže i nešto što je, na kraju krajeva, sastavni deo politike SNS da mladi, obrazovani ljudi ostaju ovde u našoj zemlji i da svojim znanjem doprinose ekonomskom napretku naše zemlje. Naravno, i što se tiče finansiranja, vi ste potpuno samostalni u delu finansiranja. Koliko sam videla, u prošloj godini izdali ste devet publikacija, ali naravno i da je jako važno što ova rešenja o koncentraciji, a to je u stvari očigledan primer da investicije dolaze u našu zemlju i one su veće nego ikada u zadnje četiri godine, za razliku od perioda do 2012. godine, kada je zemlja u svakom mogućem pogledu opustošena, kada je više od tri hiljade fabrika prodato, da bi nakon toga bili raskinuti neki ugovori o prodaji, kada je oko 600 hiljada ljudi ostalo bez svojih radnih mesta. Sada investitori dolaze u našu zemlju, otvaraju se fabrike, zapošljavaju se ljudi i sve to doprinosi ekonomskom napretku koji je vidljiv po svim parametrima, i po smanjenju javnog duga, i po smanjenju nezaposlenosti, i po suficitu koji beležimo treću godinu za redom, a to je, naravno, sve zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i SNS i njenih koalicionih partnera. Hoću da kažem da što se tiče tih rešenja, odnosno prihoda od rešenja o koncentraciji, da su ona kod vas i najveća i čini mi se da nešto oko 97% obuhvataju tih prihoda. Naravno, za svaku pohvalu i potpuno je u saglasnosti sa zakonom da deo viška prihoda kada obezbedite rezerve vraćate u budžet Republike Srbije i to je koleginica Aleksandra Tomić rekla i koliko to iznosi u novčanom delu. Moram ponovo da se vratim na period od 2012. godine, kada su uglavnom zemljom vladali monopolisti, pljačkaši i kada je u zemlji vladala korupcija. Korupcija razjeda tkivo svake države, a pre svega i iznad svega ekonomsko tkivo. Moram da istaknem divlje razvlačenje optičkih kablova, Šolakovih optičkih kablova. On je, inače, vlasnik kablovskog operatera SBB. Pre svega, po velikim gradovima i pre svega po Beogradu na potpuno protivzakonit način razvlačio je optičke kablove. Te kablove je razvlačio sa elektro mreža, sa stubova za rasvetu, s krova na krov, sa zgrade na zgrade, sa kuće na kuću kako bi imao što više pretplatnika.

Tako je mogao da posluje samo zato što je u to vreme gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas i od tada počinje njihova zajednička tajkunska družina, jer Dragan Đilas za vreme dok je bio gradonačelnik Beograda opustošio je Beograd za 1,2 milijarde. Obogatio se. Stekao je lični profit radeći posao gradonačelnika od 500 miliona evra. Uzurpirao je tamo i neke garaže, naravno, u tim garažama, garaža se nalazi u Požarevačkoj ulici, u centru Beograda, u delu stambene zgrade. Pa pošto njega nikada za građane ni bilo briga, već samo za sopstvene interese i sopstvene džepove, on je zazidao protivpožarni izlaz za stanare, a za sebe fino, lepo obezbedio zaseban izlaz. Naravno, ovo je nešto što je bilo i što se svakako neće ponoviti. Srbija je zemlja pristojnih građana. Srbija je zemlja koja čiji građani poštuju rad, red, odgovornost, disciplinu. Srbija je zemlja koja zaslužuje bolji kvalitet života svakog građanina, na tome Aleksandar Vučić i SNS svakim danom rade.

Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Izvolite, kolega Ljubiću. Poštovani članovi Komisije, poštovani narodni poslanici, konkurencija je kao proces poslovne borbe između kompanija igra centralnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta i razvoja. Cilj je obezbeđivanje koristi potrošača. Nivo ekonomskog razvitka zavisi od nivoa zaštite konkurencije. Tržište je prostor u kome se slobodno kreću kapital, roba i ljudi i tu dolazi do razvijanja različitih poslovnih odnosa i aktivnosti. Zato je od značaja regulisati tržište kao slobodno. Ukoliko bi konkurencija bila narušena, proizvodi i usluge bili bi skuplji i nepristupačniji. Poslovne aktivnosti bile be nezakonite, a posledice bi imali privreda i potrošači. Suština je na mehanizmima koji će sprečiti monopolističko delovanje. Konkurencija je vezana za slobodno tržište i utiče na povećanje produktivnosti, kvalitet proizvoda, smanjenje cena, bolju ponudu na tržištu. Ona pospešuje inovativnost, doprinosi bržem ekonomskom rastu i utiče na bolji privredni ambijent. S toga je neophodnost njenog očuvanja važna za razvoj privrede. Komisija za zaštitu konkurencije efikasno sprovodi politiku zaštite konkurencije kao i primenu propisa u cilju dobrobiti celog društva. Ona radi na postizanju pune pravne sigurnosti učesnika na tržištu. Koristi sve raspoložive pravne i ekonomske instrumente u cilju obezbeđivanja zaštite. Zadatak Komisije je da obezbedi ravnopravne uslove za sve učesnike, više kompetilnosti, kao i bolje poslovanje za sve. Srbija prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU, usklađuje svoje standarde sa standardima EU. To se odnosi na restriktivne sporazume i zabrane zloupotreba dominantnog položaja. Komisija radi na nalaženju povreda konkurencije u svim onim sektorima koji direktno utiču na životni standard. Dakle, u korist potrošača i na opštu dobrobit društva. Sve ono što se pokazalo efikasnim u pravnim okvirima mnogih zemalja, pravila koja unapređuju ovu oblast Srbija je implementirala. To je dovelo do povećanja kvaliteta tržišnih sloboda, kao i mogućnosti ulaska novih igrača na tržište. Cilj je obezbeđivanje zaštite konkurencije i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja. Suština je konkurentnost privrede, dalji ekonomski rast i privlačenje stranih investicija. Ovo će omogućiti povećanje privrednog rasta i bolji životni standard. Mi smo imali priliku da vidimo kako je izgledala Srbija kada se konkurencija nije podsticala zbog interesa pojedinaca, kartela. Do 2012. godine imali smo pojedince koji su nanosili štetu privredi i to monopolskim položajem koji im je bio omogućen od strane bivše vlasti. Koristili su dominantan položaj i trgovinu uticajem. Efekti su bili pljačkanje i uništavanje preduzeća i privrede. Situacija danas je drugačija. Primeri telekomunikacionih kompanija jesu stvaranje dobrog okvira vizije i politike omogućavanja bolje konkurencije, efikasnijih operatera i snižavanje cena usluga za sve potrošače u Srbiji. Srbija je danas bogatija za preko 180 fabrika. Samo u Nišu, iz grada iz kog dolazim, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je otvorio šest novih fabrika. Vrednost tih investicija je preko 80 miliona evra. To su investicije koje su udahnule nov život u privredu i koje su podigle stvari na jedan veći regionalni nivo. Stvoreni su uslovi za otvaranje preko 7.500 novih radnih mesta. Nikada se više nije ulagalo i gradilo u Nišu. Ekonomska stabilnost je ključna stvar. Rast svih ekonomskih parametara jeste vizija i cilj za koju je najzaslužniji Aleksandar Vučić. Samo u 2018. godini zabeleženo je 3,5 milijardi evra direktnih stranih investicija. Napredak na Duing listi dovoljno govori o lakoći poslovanja koji se beleži iz godine u godinu u našoj zemlji. Rezultati ove Vlade su rast BDP, podizanje nivoa zaposlenosti, razvijanje preduzeća, jednaki uslovi za poslovanje, konkurentnost. To je ono što pokazuje da smo napravili dobar ambijent i da smo napravili model za privlačenje investicija. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Ljubiću. Reč ima narodna poslanica Nataša St. Jovanović. Zahvaljujem predsedavajući. Poštovani predsedavajući, poštovani članovi Komisije za zaštitu konkurencije, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU koji je objavila Evropska komisija potvrđuje se ispravnost ciljeva koje je postavila ova komisija ispred nas. Srbija je napravila dobar napredak kada se radi o pravilima u oblasti zaštite konkurencije i koja se opredelila za put ka EU. Međutim, nije nama merilo samo šta kaže EU. Nama je merilo to što otklanjanjem nepravilnosti se puni budžet Republike Srbije i koliko se popravlja poslovna klima u Srbiji. Takođe, ovde se vidi značajan napredak u poslednjih pet godina, što je evidentno i po ovom izveštaju. Kroz regionalnu saradnju izražavamo sposobnost da zajednički delujemo na različitim poljima, a u ovom slučaju na polju zaštite konkurencije, što pokreće cela regija u EU i ka njihovim standardima i evropskoj praksi saradnje, jer bez konkurencije nema efikasnog tržišta. Jednaka startna pozicija za sve, a onda uspeh učesnika na tržištu zavisi od njihove sposobnosti, fer tržišna utakmica je nešto što je važno za stanovište očuvanja tržišta. Država treba da je nepristrasni sudija koja ne sme da utiče na rezultat igre, ali pravila igre mora da se poštuju. Komisija za borbu protiv konkurencije treba da zaštiti domaću privredu i ona to vidimo, sve uspešnije radi u proteklih pet godina. Od nepravilnosti koja je izložena na regionalnom ili međunarodnom tržištu i mora imati punu nezavisnost, kakvu npr. imaju Ustavni sud ili npr. kao što ima NBS. Mi možemo smanjiti negativne posledice konkurencije kroz odgovarajuće zakone, kao i njihova dosledna primena, pogotovo u delu koji se odnosi na zaštitu slabijih i uspostavljanju jednakih prava. Tako se Zakoni o zaštiti slobodnog tržišta i Zakon o zaštiti potrošača međusobno prepliću i međusobno dopunjuju, dok istovremeno sprečavaju da trgovinski lanci nameću potrošačima visoke marže za jeftino nabavljene proizvode. Umesto da konkurenciju doživljavamo kao neprijatelje, možemo ih posmatrati kao izvor podsticaja i korisnih informacija. Oni nam pomažu otkriti koje su naše slabe, a koje su naše jake strane. Pomažu da se fokusiramo na ono u čemu smo dobri što donosi korist svima i pojedincu i preduzeću i društvu u celini. Od konkurencije možemo učiti i u preduzećima se sve više podstiče timski rad. Istovremeno, okruženje je podsticano jer timovi međusobno se takmiče i podstiču na što bolje rezultate. Danas se globalizam polako menja i samim tim se menja naš pogled na svet. Poslovanje se više ne sastoji samo od pukog nastojanja da se ostvari što veći profit, mi celokupnim našim poslovanjem ostavljamo traga u svemu i svima oko sebe. Našim odnosom prema svojim radnicima, kupcima, dobavljačima, iz dana u dan oblikujemo sami sebe, naša preduzeća i naše okruženje. U tome nam ova Komisija pomaže. Jedino konstantan napor na ovim promenama biće najbolje regulator negativnih, dok će istovremeno podsticati i pozitivne efekte konkurencije. Kako su na udaru proizvodi, tako su na udaru i usluge. Zato bih nešto rekla o medijima, koji imaju veliki uticaj na široko javno mnjenje. Želela bih o tome da govorim zbog značaja ove teme, iako je o njoj već govorio moj kolega Marijan. Po Konvenciji koju smo potpisali, po Zakonu o elektronskim medijima, po Zakonu o oglašavanju, prekogranični kanali koji nisu registrovani u REM-u, reemitovanje nije dozvoljeno. Takođe, prosto je neverovatno da televizija N1 nije registrovana u našoj zemlji, a morala bi biti registrovana u REM-u, jer to je način da ona plaća nadoknadu i da ova država Srbija od nje ima koristi. S obzirom da je poznato da je televizija u vlasništvu Dragana Šolaka, čiji je i kablovski operater SBB, koji ima 55% tržišta i koja je postala bazična platforma za napade još u toku pregovora u akviziciji Kopernikusa od strane Telekoma, na delu smo videli lažne borce za slobodno tržište, koji su sprovodili zaista veliku medijsku hajku na konkurenciju. Po Konvenciji koju smo potpisali, ali i po Zakonu o elektronskim medijima, po Zakonu o oglašavanju, prekogranični kanali koji nisu registrovani u REM-u, i kao što sam rekla, reemitovanje im nije dozvoljeno, tako da dolazimo do toga da strani kanali ubacuju domaće reklame, a da na njih apsolutno ne plaćaju porez. Od toga trpi budžet države Srbije. Tako dolazi do kršenja međunarodne konvencije i faktički na crno konkurišu domaćim medijima koji su registrovani u REM-u i koji plaćaju … ovo što sam navela. Pošto je N1 nije registrovana, zato to grubo kršenje zakona i konkurencije, šta bi se desilo da su isti vlasnici kupili TV Prva ili O2 i šta bi se desilo kad bi se sve televizije u Srbiji ponašale na način kao N1 i koliko bi bio oštećen budžet, pošto znamo da se ovde vrti veliki novac? Na primer, slovenačka Agencija za zaštitu konkurencije ocenila je da Slovenija „Broadbend“, u vlasništvu Dragana Šolaka, ne može biti vlasnik medijske kompanije „Propuls“, jer bi to dovelo do efekta koncentracije na tržištu televizijskog oglašavanja, prava kupovine sportskih sadržaja, kao i na tržištu dečiji televizijskih programa. Ispravno su reagovali i zaštitili svoju zemlju od zloupotreba. Tako i mi očekujemo da uvek treba blagovremeno reagovati i u Srbiji. Na kraju bih rekla sledeće, kao neki zaključak, da se moramo boriti protiv svih nedostataka nedovoljne, nelojalne i nezakonite konkurencije, koji potkopavaju društvo i zajednicu u kojoj živimo, samo doslednom primenom. To je i misija Komisije za zaštitu konkurencije, obezbeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na teritoriji Republike Srbije, za dobrobit društva u celini i krajnjih potrošača, ali gledajući kroz konkretno postupanje i utvrđivanje povrede, i njihovo efikasno otklanjanje. Reč ima Studenka Kovačević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, poštovani građani, ukratko ću sumirati ono što smo danas čuli o Komisiji za zaštitu konkurencije, o njenoj misiji, o njenim zadacima, kao i o doprinosu efikasnoj primeni politike i prava zaštite konkurencije u unapređenju ekonomskog rasta Republike Srbije. Pre svega, sve što doprinosi unapređenju ekonomskog rasta ove zemlje doprinosi i dobrobiti njenih građana. Zato smatram da je postojanje ovakve Komisije u potpunosti opravdano u fazi u kojoj se Srbija sada nalazi, odnosno u fazi ubrzanog razvoja. Tržište je nemilosrdno i često u toj trci za što većim brojem potrošača dolazi do stvaranja nelojalne konkurencije. Iz tih razloga, moraju postojati kriterijumi i pravila kojima se reguliše konkurencija na tržištu i, naravno, neko ko kontroliše da li se pravila poštuju i da li je došlo do povrede konkurencije. Iz Izveštaja Komisije se vidi da Komisija vrši nenajavljene kontrole, što je zaista za svaku pohvalu. Ono što bih takođe pohvalila jeste posebna telefonska linija i elektronska pošta namenjene za prijavljivanje informacija i podataka o postojanju povrede konkurencije na nekom od tržišta u Republici Srbiji. Svi koji žele da podnesu inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije mogu kontaktirati Komisiju, a Komisija na osnovu dobijenih podataka analizira i obrađuje zahtev, a nakon toga obaveštava podnosioca zahteva o ishodu. Pri tom, identitet podnosioca zahteva može biti zaštićen, što, naravno, podstiče ljude da slobodno prijavljuju. Pomenula bih i Izveštaj Evropske komisije o Srbiji, u kome je konstatovan napredak Komisije za zaštitu konkurencije u svim segmentima. Navodi se da Komisija poseduje administrativne kapacitete, odnosno kvalitetne stručnjake koji vode postupke zbog sumnji na povrede konkurencije. Komisija za zaštitu konkurencije ima i vrlo uspešnu saradnju sa svim relevantnim činiocima koji utiču na privredni razvoj Republike Srbije. Kada govorimo o domaćoj saradnji, tu je saradnja sa Narodnom bankom, ministarstvima, agencijama, Privrednom komorom Srbije, poreskom upravom itd, kao i sa poslovnom i stručnom javnošću. Na zavidnom nivou je i međunarodna saradnja i kredibilitet koji Komisija uživa u odnosima sa međunarodnim organizacijama. Iz svega što smo čuli danas jasno je da je Komisija za zaštitu konkurencije dala veliki doprinos kreiranju konkurentskog tržišta sa fer uslovima, što se direktno odražava na životni standard građana u smislu njegovog poboljšanja. Takođe, podržavam vaš dalji rad i vaše aktivnosti, kao i vašu transparentnost u radu, koja je i dovela do poverenja koje ste stekli kako u domaćim, tako i u međunarodnim krugovima. Zahvaljujem.